Abychom tuto diskusi posunuli dál. Já nechci vůbec tu odpovědnost házet na kraje, jsem připraven maximálně pomoci. Je možné, že se shodneme, že to udělají pojišťovny. Ale opravdu mým velkým cílem a ambicí je, aby občan se nějakým způsobem mohl jednoduše dozvědět, alespoň ve velkých městech a v krajích, kde je vyšší koncentrace těch přístrojů, jaké jsou ambulantní objednací doby na jednotlivých přístrojích a mohl si vybrat: buď že bude o něco déle čekat, ale vyšetření proběhne blízko jeho bydliště, nebo pojede 20, 30, 40 kilometrů a objedná se ale dřív.

Děkuji panu ministrovi a mám zde dvě elektronické přihlášky k faktické poznámce a pak z místa se hlásí pan poslanec Síla, takže nejprve pan poslanec Mašek. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím. Pan ministr to tady ve svém odůvodnění svým způsobem v uvozovkách hází na minulé vlády, na to, že se nic nedělo s těmi přístroji, že se nakupovaly bezbřehým způsobem. Když jsme vstupovali do vlády, tak si vzpomenete jistě, že právě kritika nákupů předražených tehdy přístrojů do některých, mimo jiné i fakultních nemocnic byla právě v rámci programového prohlášení naší vlády jako věc, kterou budeme řešit, a my jsme ji skutečně řešili. Ty předražené nákupy zmizely a myslím si, že za uplynulé čtyři roky už žádné nákupy tohoto typu neprobíhaly, takže to je pro mě velice důležité tady poznamenat, že se to nedá hodit všechno zpátky na vládu Andreje Babiše. Určitě, ba naopak. A je to potom dále také ta věc, že a to ten posun pana ministra názorový a vůli tu věc řešit chci tady ocenit na mikrofon, protože ještě pár měsíců zpátky, když jsme se bavili například o krajských pohotovostech, ale i právě o takovéto problematice krajských nemocnic, těch čekacích dob, pan ministr to odmítal, že to není jeho problém, že on na to nemá žádný dosah čili teď bych ho chtěl vyzvat, když tady slíbil na mikrofon, že to chce řešit, že se cítí ministrem zdravotnictví globálně, a nejenom ministrem fakultních nemocnic, tak by ho chtěl vyzvat, aby projednal s Asociací krajů právě i tyto věci a aby požádal kraje, které jsou zřizovateli těch nemocnic, o to, aby uvolnily tyto informace a pomohly tak pacientům vyhledat rychlejší vyšetření a ošetření. Takže já vám, pane ministře, za ten názorový posun děkuju a věřím, že nezůstane jenom u slov.

Paní poslankyně, prosím. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já také velmi děkuju za odpovědi na tu písemnou interpelaci.

Vím, že ty věci řeší, dneska tady řekl nějaké řešení, co bude dělat, ale myslím si, že ta doba už je dostatečná na to, aby už byly nějaké konkrétní kroky.

A chci říct, že když tady hovoří o těch krajských pohotovostech, tak já bych chtěla říct, že například u nás v Karlovarském kraji jsme teď na zastupitelstvu schvalovali navýšení finančních prostředků vůbec na zajištění pohotovosti, a Karlovarský kraj už bude dávat ze svého rozpočtu přes 40 milionů korun. Doufám, že mě pan ministr bedlivě v tuto chvíli poslouchá, protože bych chtěla také navázat na to, že nejenom že si nechal vzít 14 miliard na zdravotní pojištění, ale co mě na posledním krajském zastupitelstvu velmi zvedlo ze židle je, že Karlovarský kraj žádal na projekt na Centrum duševního zdraví 14 milionů korun, ale protože Ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné vydat rozhodnutí a vydalo ho za rok a měsíc, Karlovarský kraj o tu dotaci 14 milionů přišel a musí to hradit ze svého rozpočtu ze sítě. Děkuji moc za dodržení času. Nyní z místa se hlásí pan poslanec Síla. Tak ruší. Takže už nevidím nikoho přihlášeného.

Nenavrhuje. Takže tímto končím projednávání této písemné interpelace. Dalším bodem je interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci Plytké a drahé vládní komunikace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363 a já zahajuji rozpravu k této interpelaci. Tak prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Vnímám z pohledu opozičního poslance jako velmi drahou a zbytečnou kampaň Deštník proti drahotě.

Pan premiér mi nějakým způsobem odpověděl, ale bohužel dnes není přítomen, a já proto, prosím o přerušení tohoto bodu, protože bych moc rád o té věci s ním diskutoval osobně a ty argumenty si vyměnil tady na plénu.